Říkám to všem kuřákům. Pamatujete, jak jsme před lety podporovali protikuřácký zákon a výrazně zdanili tabákové výrobky a tím snížili jejich dostupnost? Bylo to správné rozhodnutí. Tohle jsou dílčí úspěchy, ale mně to rozhodně nestačí. Nejen těch, která jsou typická pro ekonomicky vyspělé země a souvisí se životním stylem, ale i důsledkem stárnutí populace.

Všichni mají skvělé výsledky v boji proti rakovině. Dokázali, že rakovinu lze porazit, lze jí předcházet a léčit. Naší společnou strategií je zachránit další tisíce životů ročně a dostat Českou republiku ve statistikách mezi nejlepší země v Evropě. A vážím si toho, že jste věnovali pozornost tomuto skutečně životně důležitému projektu. Nebo vy vlastně říkáte, že předseda vlády nemá dělat nic?

Tady je titulek z nějakého média, ani nevím, jakého: Stát chce účinněji bojovat proti rakovině, pomoci má osvěta, prevence i nová odborná pracoviště.

Je to na vás.

Takže ještě jednou. Já jsem to vymyslel. My jsme to odpracovali. Můžete se smát, jak chcete, a to je tak.

Kolik je takových institutů?

Všichni dostali, i krajské nemocnice všechny.

To se připravovalo strašně dlouho.

Já si myslím, že čeští občané by si zasloužili nejlepší péči. Máme nejlepší lékaře a potřebujeme k tomu nejlepší centra. A toto určitě ten projekt, pokud bude dokončen... ale vypadá to, že opozici to vadí.

Všichni vědí, že dělám zdarma, posílám to samoživitelkám. Vy tam potřebujete být, abyste měli vaše příjmy. Takže pokud, občané, nedostanete tento prospekt , kde si můžete všechno přečíst, všechny druhy rakovin, podle věku, podle pohlaví, tak samozřejmě můžete poděkovat tady opozici.

Přitom je to samozřejmě nesmysl.